Současně od roku 2005 probíhá řízení EIA a několikrát bylo přerušeno a v tuto chvíli právě se čeká na Ministerstvo životního prostředí. Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych vyvrátit několik málo nepravd, které tady zazněly. Zaprvé Ministerstvo dopravy, když zpracovávalo projekt splavnění Labe a vodní stupeň Děčín, muselo zpracovat také efektivitu. A ta vložená investice má návratnost 12 let. Jestli máte nějakou jinou investici, která v hodnotě 3,5 miliardy, protože ten samotný jez bude stát zhruba 3,5 miliardy a 1,5 miliardy bude stát obnovitelný zdroj elektrický, to znamená vysoce ekologická záležitost, tedy 5 miliard korun, jestli máme někde propočítáno, že umíme 5 miliard korun vrátit do 12 let, tak klobouk dolů.

A argumentovalo se, jaký to bude zásah do životního prostředí. Je to tam nádherné.

Prosím vás, to jsou velmi liché argumenty. Děkuju. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Grospič.

Děkuji, pane předsedo.